Já teď prosím, pane předsedající, abyste mi řekl, o čem jsme vlastně hlasovali. Ano, děkuji.

Čili alternativní procedura je procedura rozpočtového výboru. Prosím k proceduře, pane předsedo. Já jsem jenom nerozuměl tomu, že žádá pan zpravodaj, aby byl tedy stažen jeho pozměňovací návrh. Dovoluji si tedy, aby bylo úplně jasno, dovoluji si požádat Sněmovnu o možnost, aby byl stažen můj pozměňující návrh, což ve třetím čtení může Sněmovna pouze rozhodnout svým hlasováním. Pokud jde o návrh kolegy Kalouska, který předložil ve druhém čtení, který předložil v jednání rozpočtového výboru, pan kolega Kalousek žádá o stažení svého pozměňovacího návrhu. O tom rozhodne Sněmovna hlasováním číslo 139, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Tím pádem jsou odstraněny veškeré rozpory a v takovém případě platí i procedura rozpočtového výboru s tím, že nemůžeme hlasovat o bodech A1 a A2, protože právě teď souhlasila Sněmovna s tím, že jsem je stáhl. Takže budeme nejprve hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem B poslance Miroslava Kalouska, což je návrh, který rozšiřuje možnost veřejné podpory na všechna další biopaliva, nejenom účelově mířenou na metylester řepkového oleje.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 140. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Prosím klid.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Pavery. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Poslední pozměňující návrh je návrh pana poslance Fiedlera. Zpravodaj doporučuje. Pan ministr? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pane zpravodaji, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy? Ano, pane předsedající. Vyčerpali jsme všechny pozměňující návrhy. Bez ohledu na skandální a bezprecedentní průběh hlasování o pozměňujících návrzích zpravodaj doporučuje přijmout návrh zákona jako celek. Ano, děkuji. O všech návrzích tedy bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celkovém návrhu zákona.